A jako by toho nebylo málo, tak souběžně se zveřejněním šokující zprávy o hospodaření státního rozpočtu v letošním roce přišlo ještě s nejasnou zprávou o tupých škrtech v roce letošním.

Pan ministr to tak řídí.

Tak žádné horlivé úřednické pero nic bez svolení a zadání politické reprezentace si nedovolí udělat.

To by si žádný úředník nedovolil.

Co na to říkáte, lékaři z řad pětikoalice?

Tak zhruba do takové situace naprostého chaosu hodil ministr financí nejen své vládní kolegy, ale také města, kraje, obce, ale samozřejmě všechny, kdo se ve fiskální politice České republiky musí z jakéhokoliv důvodu vyznat. Kdo chce plánovat, investovat, stavět, podporovat růst, řešit problémy, je naprosto paralyzován a ztracen. V tuto chvíli totiž neví nikdo nic.

To ani jinak být nemůže, kolegové. Nemůže.

Ministerstvo pro místní rozvoj minus 13,6 miliardy;

Ministerstvo životního prostředí minus 7,9 miliardy; Ministerstvo spravedlnosti minus 2,5 miliardy;

A tak bych mohla dále pokračovat.